Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Bohuslav Sobotka. Všechny vás poprosím o klid v sále.